Vy všichni víte, jak dramaticky narůstají ceny, už celý minulý rok rostla inflace, roste i letos, ceny se neustále zvedají.

Proč myslíte, že si lidi přestali kupovat jídlo, proč omezili spotřebu v potravinách?

Ať nám vláda řekne své záměry.

Pojďme si říct, co je pro vládu a pro naši společnost opravdu prioritou a co chceme dělat. Valorizace důchodů probíhají každý rok, je to naprosto v pořádku, takhle se to již v minulosti nastavilo. Můj osobní názor je, že bychom měli valorizovat i příspěvek, rodičovský příspěvek. Takže já vám děkuji za pozornost a chtěl bych vás poprosit o schválení tohohle toho bodu, protože si myslím, že to je hrozně důležitý bod. A ty vzkazy, které dostávají rodiče s malými dětmi, jsou zatím velmi negativní a velice, velice málo pozitivní.

Dobrý den, milé dámy, pánové, děkuji za slovo.

Protože třeba v příštím roce a už nezbývá mnoho času, abychom to zvládli to můžeme koneckonců schválit, zestátnit neboli zřídit státní, jednu formu Zdravotnické záchranné služby České republiky.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Děkuji.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Přeji dobré dopoledne. No, já se svým návrhem, kolegyně, kolegové, vlastně prožívám takové malé déjà vu, protože se pokusím navrhnout a požádat vás o zařazení nového bodu, naprosto stejného, který jsem tu navrhoval už na jednom z našich předchozích zasedání v úterý 24. ledna, bohužel neúspěšně. A bohužel tak, jak se posunul čas, už vlastně, jestli dobře počítám, o tři týdny, ta situace nebo o dva týdny přesně ta situace je prakticky stejná, možná ještě trochu horší. Hned vysvětlím. Ten název bodu mluví za vše, nazývám ho Nejistý rozpočet Ministerstva dopravy a ohrožení výstavby.

Přitom podle dostupných informací, které máme, generální ředitelé největších investorských organizací, ŘSD, Správy železnic, dostali za úkol, dostali pokyn zasmluvnit a chovat se tak, že tu částku mají v plné výši.